Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 12 hodin. Budeme pokračovat v hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. I v souladu s diskusí bych na vás, pane zpravodaji, znovu apeloval, abyste zvážil při představování jednotlivých pozměňovacích návrhů, že budete říkat, čeho se přesně týkají.

Úzus, dosavadní zvyklosti této Poslanecké sněmovny jsou takové, že pokud poslanci mají pochybnosti o tom, o čem se hlasuje, tak zpravodaj je podrobně seznámí s názvem nebo obsahem jednotlivého pozměňovacího návrhu. Myslím, že by bylo namístě, abyste se této praxe držel a kromě kódu ekonomické činnosti uvedl i její název. Nemám samozřejmě možnost vás k tomu donutit, ale považoval jsem jako předsedající za potřebné vám připomenout tuto praxi a to, že jsme to vždy dosud při projednávání pozměňovacích návrhů dodržovali. Tolik moje poznámka. Prosím, pane zpravodaji, veďte nás dál hlasováním.

Chtěl jsem začít tím, že pan kolega Bartošek si měl rozmyslet ty hraběcí rady předsedajícímu, aby mi nařídil, protože podle legislativy a podle všeho ta specifikace, kterou jsem tady četl, je dostačující a není důvod, aby mi někdo něco jiného Dámy a pánové, prosím o klid! Já neslyším pana zpravodaje.

Ještě okamžik, pane zpravodaji. Za prvé se hlásil pan předseda Bartošek. Za druhé bychom měli hlasovat podle mých informací o devatenáctce. A za třetí bych tedy ještě zopakoval, že vy budete číst názvy já se omlouvám, že jsem dobře neslyšel, co jste říkal budete číst názvy těch jednotlivých ekonomických činností a dohodneme se, že se vás nebudu ptát na stanovisko, protože stanovisko výboru je ve všech případech nepřijato. Děkuji. Paní ministryně se nicméně na stanovisko ptát budu. Pan předseda Bartošek s přednostním právem.

Myslím, že jsme domluveni na postupu.

Pane zpravodaji, prosím, mluvte do mikrofonu, není vás slyšet. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu N19 chov jiného skotu. Paní ministryně, stanovisko prosím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně, prosím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?